Většinou potom přicházejí do bytu právě s pomocí příspěvku na bydlení.

Děkuji za pozornost a za případnou podporu. Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Šafránková. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás požádat o podporu pozměňovacích návrhů, které předkládám za hnutí SPD.

Je to jedna z cest, jak v dnešní krizové době podpořit naše slušné a pracující občany. Za druhé navrhujeme zkrátit období, za které se posuzuje příjem žadatele o přídavek na dítě, ze tří měsíců na jeden měsíc. Toto opatření by pomohlo zejména rodinám, které se ocitly ve složité existenční situaci z důvodu náhlého propadu příjmů a v důsledku neschopnosti splácet své povinné závazky a nedostatku finančních rezerv na delší časové období jim reálně hrozí pád do dluhových a exekučních pastí.

Děkuji.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych před finálním hlasováním zopakoval názor Občanské demokratické strany a požádal vás o podporu návrhu, který na jedné straně zachovává vládní předlohu, když akceptuje navržené zvýšení přídavků na děti, ale současně vypouští tu část návrhu, která rozšiřuje tu cílovou skupinu.

Dlouhodobě vnímáme úpravu přídavků na děti jako nekoncepční, s tím už jsem vystoupil několikrát, a přál bych si, abychom měli více času na hlubší diskuzi o jeho nastavení, a to i v souvislosti s dalšími opatřeními na podporu rodin s dětmi, o kterých tady tak velmi často hovoříme. Nakonec tuto nekoncepčnost připouští i samotná vláda, pokud se začtete do důvodové zprávy, protože v důvodové zprávě k předloženému návrhu zákona konstatuje, že přídavek na děti získal charakter chudinské dávky. Sporný charakter této dávky předložený vládní návrh pochopitelně vůbec neřeší. Pokud by měl být přídavek na děti skutečným vyjádřením solidarity společnosti vůči rodinám s dětmi, museli bychom zvážit mnohem důkladnější změny v jeho nastavení.